Ministerstvo vnitra realizovalo projekt, v jehož rámci byl analyzován celý právní řád České republiky za uplynulých sto let, tedy od vzniku Československa do konce roku 2018. Výstupy analýzy právního řádu byly zaslány k připomínkám všem ministerstvům a dalším správním úřadům a byly rovněž konzultovány s akademickou právní obcí. Přijetím návrhu zákona dojde k pročištění a zpřehlednění právního řádu České republiky, kdy se v něm budou do budoucna zobrazovat pouze ty právní předpisy, které jsou pro adresáty práva skutečně relevantní.

V minulém návrhu, který jsme zdědili ještě po minulém vedení ministerstva, nám bylo předáno 812 návrhů zákonných norem ke zrušení.

Uváděl jsem tady už minule některé příklady. Jsou to věci, které samozřejmě nemají v současném právním řádu co dělat celibát učitelek a podobně.

Upozorňuji na to, že se jedná o více než 560 stran textu. Ty budou načteny v rámci pozměňovacího návrhu po konzultaci s Ministerstvem vnitra panem zpravodajem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuju.

Děkuji, pane předsedo.

Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se vyjádřil k tisku číslo 347, tedy k vládnímu návrhu zákona o zrušení obsoletních právních předpisů. Právní řád České republiky obsahuje velké množství právních předpisů a vyhlášených mezinárodních smluv, přičemž nemalá část těchto právních předpisů je obsoletních.

Prakticky má tedy stejné účinky, jako kdyby byla zrušena, neboť obsoletní právní norma již nemůže nikoho zavazovat, nemůže zakládat, měnit ani rušit individuální práva a povinnosti. Z hlediska reálné praxe je existence těchto předpisů zcela nadbytečná, nicméně jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze často přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné a které nikoliv. Pro občany, ale i pro orgány veřejné moci pak může být v některých případech velmi složité se v právních předpisech orientovat a identifikovat, kterým z právních předpisů je třeba se řídit.

Návrh zákona byl vypracován na základě usnesení ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. října 2018 pod číslem 84, ve které mimo jiné ústavněprávní výbor žádá vládu České republiky, aby řešila problémy vyplývající z existence obsoletních právních předpisů a navrhla možnosti jeho řešení.

Cílem a hlavním principem předkládaného návrhu zákona je zrušit obsoletní právní předpisy prostřednictvím vládního návrhu zákona.

Na základě analýzy tak bylo identifikováno několik tisíc právních předpisů, které jsou obsoletní a měly by být zrušeny. Je tedy navrženo, aby tyto právní předpisy byly zrušeny předkládaným návrhem zákona. Je třeba konstatovat, že právní vztahy založené na základě právních předpisů, které jsou obsaženy v návrhu zákona, zůstanou po zrušení těchto právních předpisů nedotčeny. Uplatňuje se tedy princip zákazu retroaktivity právního předpisu.